Takže pokud tady říkáte, že malí nedostanou nic, tak to není pravda. Dostanou všichni, naopak všichni stejně, je to podle mě absolutně férové. A naopak ti malí dostanou víc než standardně, protože je to oproti RUD výrazně výhodnější i pro ty malé obce, nezvýhodňuje to nikoho.

Jak dlouho má hnutí ANO Ministerstvo financí, které má v gesci RUD?

Pětkrát bylo stanovisko vlády nesouhlas, proti, nesouhlas, ostrý nesouhlas, abychom dneska klíčovým bodem říkal pan poslanec Chvojka dneska to musíme projednat! Pět let. Tak bych mohl pokračovat. Vy to reálně nechcete poslat.

Kolegové v Senátu už to vlastně připravili a do měsíce ten návrh zákona máme tady.

Děkuji za slovo. Takže chci Sněmovnu uklidnit, že to není tak, že někdo v Praze blokuje okruh, že to je přesně naopak. Pokud pan premiér bude chtít, nebo někdo z vlády, tak se může u pana náměstka objednat, on mu to všechno ukáže.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, už asi podruhé tady říkáte, jaké ta velká města v České republice mají miliardy na svých účtech, jak ty malé obce mají málo peněz. No možná ono to bude asi tím, že v těch velkých městech žije trošku více občanů než v těch malých. Možná to bude asi tím, že v těch velkých městech zajišťují zaměstnanost, sportovní vyžití, kulturní vyžití, zdravotnictví a školství, které svým způsobem částečně supluje buď kraje, anebo stát.

A z tohoto pohledu je potřeba se na to dívat. A vyvíjet zde nějakou náladu v tom, že by zde měla být určitá závist nebo nerovnost mezi občany malých a velkých obcí, před tím bych velmi varoval.

Děkuji. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek, zatím poslední faktická. Tak prosím, máte dvě minuty. Děkuji za slovo.

Chtěl jsem říct, že souhlasím s vaším vystoupením a že ty nehoráznosti, které tady pan premiér říká, ale především uvádí ve společenskou realitu, může uvádět ve společenskou realitu, protože má vaši podporu.

Už tady dlouho bojuji s takovým pokušením a nemohl jsem se tomu nakonec ubránit, abych nepoložil panu premiérovi otázku.

A my mimo jiné kromě toho, že v mnoha směrech plníme i regionální funkci, protože máme velkou spádovou oblast, zřizujeme Slovácké divadlo v Uherském Hradišti.

Proč jsme to udělali v roce 2003? No protože jsme měli příslib od státu, že nám to bude dokrývat ze státního rozpočtu. Stát na to časem zapomněl a já každý rok bojuji o to, aby někdo našemu městu pomohl. Ztrácím 30 milionů, teď mám díky kompenzačnímu bonusu přijít o dalších 20 milionů, to už je 50 milionů, které budou chybět v investicích. A vy nám tady budete povídat, že spravedlivé je podpořit obce do 3 tisíc obyvatel. To považujete za spravedlivé?

To prostě nejde. Tak prosím. Dvě minuty.

Takže já tu výzvu beru a na nejbližším zastupitelstvu si rád poslechnu, co tato koalice v Praze udělala pro ten městský okruh a jakým způsobem participuje na tom vnějším pražském.